Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem vždycky přemýšlel o tom, proč vlastně nám někdo z Bruselu říká, že máme být rozpočtově odpovědní.

My máme skvělé výsledky. Budeme mít nejlepší rozpočet v historii této země pravděpodobně.

Ten ústavní zákon mají Maďarsko, Francie, Irsko, Itálie, Španělsko, Slovensko, Německo, Švýcarsko, Polsko.

A předpokládám, že za naší vlády ty výsledky tak zůstanou, pokud nebudou lepší. Takže já bych byl strašně rád, abychom konečně už tu rozpočtovou odpovědnost schválili hlavně pro budoucnost těch rozpočtově neodpovědných. Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. A v otevřené rozpravě jako první vystoupí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Připraví se pan zpravodaj. Nicméně je poměrně zvláštní, když vláda říká, že má nějakou prioritu, a nejsilnější vládní strana hlasuje proti vládnímu návrhu zákona. To jenom abychom si přesně popsali, co se stalo před pár minutami.

Bohužel ne celá, tudíž ten ústavní návrh zákona nebyl. A my se skutečně musíme poradit, jak přistoupit k těm dvěma sněmovním tiskům.

Nezbývá mi než vyhovět žádosti předsedy poslaneckého klubu.